Za třetí.

Jestli bych se to jako laik pokusil analyzovat, tak že musí se domluvit orgány odpovědné, což jsou Ministerstva obrany České republiky a Spojených států amerických, obě dvě se musí domluvit, jestli je to mimořádná situace a jestli tedy české orgány mohou vstoupit do dohodnutých zařízení a případně nějakou kontrolu tam provést.

Článek 11. Pohyb letadel, plavidel, vozidel. Letadla, plavidla a vozidla provozovaná ozbrojenými silami USA nebo výlučně pro ně mohou volně vstupovat, pohybovat se na území České republiky a opouštět ho za podmínek respektování relevantních pravidel pro bezpečnost, ochranu a pohyb v oblasti letectví, vnitrozemské plavby a pozemní dopravy. Na palubu takových letadel, plavidel a vozidel nebude možné bez souhlasu Spojených států amerických vstupovat nebo je podrobovat prohlídce.

Otázka zní, jestli budou informovány naše zodpovědné orgány, kterým smlouva poskytuje velmi omezené možnosti kontroly při skladování ve zvláštních případech a nikoliv při převozu. A teď další otázka, kterou mi velmi často občané zasílají. Občané se obávají, že vojenské síly Armády Spojených států amerických se mohou angažovat na našem území ve prospěch podporovaných politických nebo názorových sil. Pokoušel jsem se tam hledat něco, co by to potvrzovalo. Článek 3 Přístup k dohodnutým zařízením, prostorům a jejich užívání. Bod 1.

A teď těch účelů je tu mnoho a já vyberu tři, které mně připadají trochu, jako že by to mohlo být podezřelé: činnosti v oblasti bezpečnostní podpory a spolupráce není blíže specifikováno; řešení krizových situací já si myslím, že taková krizová situace mohou být i občanské nepokoje, ale třeba se mýlím.

Jak tady opakovaně zaznělo, já to tady už moc nebudu omílat, ono to tady několikrát už padlo. Článek 3 Přístup k dohodnutým zařízením, prostorům a jejich užívání. Je to bod 2.

A teď, co to je, ta dohodnutá zařízení a prostory? Označují zařízení a prostory na území České republiky, jejichž soupis je obsažen v příloze A a to už vám tady číst nebudu, to tady četl náš pan místopředseda této dohody poskytnuté Českou republikou podle podmínek této dohody ozbrojený silám USA, dodavatelům USA, českým dodavatelům, závislým osobám a dalším osobám podle vzájemné dohody.

Bod 6. Česká republika poskytne veškerá dohodnutá zařízení a prostory bez nájemného či obdobných nákladů pro ozbrojené síly USA. Takže z mého pohledu má pan premiér pravdu. Nebudou tu základny Spojených států amerických, ale dohodnutá zařízení a prostory. A kdo najde rozdíl kromě názvu, tak budu rád, pokud mě doplní.

A pak z mého pohledu tedy, ať už to nazveme, jak chceme, dohodnutá zařízení nebo základny, prostě budou to prostory, kde budou umístěna americká vojska. Děkuji. Pardon, omlouvám se, paní ministryně, máme tady ještě faktické, tak musíte vyčkat. Děkuji za trpělivost. S faktickou poznámkou pan poslanec Horák, poté pan poslanec Žáček. Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já bych taky krátce reagoval.

Tady dva dny zaznívají informace, že tady budou umisťováni vojáci, budou tady vznikat základny. A není to pravda.

Jak to můžete říkat?

Zazní to? Nezazní? Děkuji za pozornost. Děkuji.

Samozřejmě vaším prostřednictvím.

A co vám jediné hrozí, je, že veřejně budete označen za šiřitele hlouposti, šiřitele dezinformací a šiřitele bludů, kterými se snažíte ovlivnit naši veřejnost.

Děkuji.

Vážení kolegové, kolegyně, já samozřejmě chápu, že ta smlouva je jakási technikálie, která má umožnit pobyt amerických vojsk u nás. Já to chápu. Prostě pak až k tomu dojde, k tomu rozmístění, tak... a proto se ta smlouva vlastně přijímá, aby ta armáda tady byla.